Dále bychom chtěli, aby vláda vytyčila dlouhodobě nosná odvětví ekonomiky, která mají přínos v podobě vyšší přidané hodnoty, jako jsou nanotechnologie, biotechnologie, Průmysl 4.0, a tato odvětví následně podporovat za účelem oživení české ekonomiky po dobu trvání pandemie. Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, co jsem zde zmiňovala, připravili jsme návrh doprovodného usnesení, kde budeme vyzývat vládu a žádat, aby připravila ta řešení jak z operativního hlediska, tedy rychlou reakci, ze střednědobého pohledu a také z pohledu dlouhodobého.

Děkuji za pozornost.

Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou vládní návrh na zadlužení občanů České republiky o dalších 100 miliard korun a schodek se má tím pádem letos vyšplhat na astronomických 300 miliard korun za rok.

Pokud vláda nebude škrtat výdaje na nepřizpůsobivé, solární barony, inkluzi apod., hnutí SPD zvýšení zadlužení státu o 100 miliard požadované vládou nepodpoří. Těmi výdaji jsou např. platby solárním baronům, nákupy expanzivních amerických vrtulníků pro armádu, rozbujelá státní byrokracie, inkluze ve školství, platby politickým neziskovkám.

Dále chceme, aby se škrtly neadresné sociální dávky nepřizpůsobivým tato novela zákona nám už tady leží rok a vláda to pořád odkládá apod.

Ale vláda to udělat nechce, radši chce zadlužit.

A také jsme v této souvislosti předložili vlastní pozměňovací návrhy.

A já tady jasně zopakuji, že pokud vláda ANO, ČSSD a KSČM ve Sněmovně nepředloží konkrétní návrhy na škrty ve výdajové části rozpočtu tak, jak jsem o tom hovořil, tak potom tento krok k dalšímu zadlužování státu o 100 miliard hlasováním naši poslanci nepodpoří. Děkuji za pozornost.

Dobrý den.

Protože nakonec došlo k tomu, že vždycky byl prohlasován vládní návrh vládní většinou, přestože ta argumentace dle mého názoru tady dneska byla často velice trefná, věcná a konkrétní.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my celkem chápeme, proč ten schodek je tak vysoký. Ostatně už když se projednávalo to první navýšení na 200 miliard, tak my jsme navrhovali více peněz především proto, aby bylo na podporu těch nejmenších živnostníků.